Návrh byl zamítnut. Návrh číslo 20, týká se kapitoly 306, předkládal pan poslanec Kobza.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Hlasování číslo 95, přihlášeno 173 poslanců a poslankyň, pro 78, proti 92. Návrh byl zamítnut. Návrh číslo 27, týká se kapitoly 334.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro?

Kdo je proti?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti? Hlasování číslo 100, přihlášeno 172 poslanců a poslankyň, pro 77, proti 93. Návrh byl zamítnut.

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?